To samé jsou opatření obecné povahy navrženo nahradit slovem vyhlášky. To je každé úplně jiný právní institut. Možná že se změnil názor předkladatel, že chce jiný právní institut. Tomu já rozumím. Ale pak musí proběhnout tento návrh ve druhém čtení a opravdu nám nemůže být přednesen ve třetím čtení jako legislativně technická připomínka.

Já o nich tvrdím, že legislativně technické opravdu nejsou. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl jsem dodržet jednací řád, abychom tedy přistoupili k proceduře hlasování, protože argumenty zazněly. Ale byly tady v té proběhlé diskusi neustále vraceny dotazy, co máme za výhrady konkrétně k této novele zákona. Já si musím dovolit připomenout svoje vystoupení v prvním čtení a některá vystoupení v druhém čtení, která jednoznačně argumentovala tím, co je v nesouladu, pokud přistupujeme k národním parkům a zejména k Národnímu parku Šumava jenom a pouze novelou zákona o ochraně přírody a krajiny. Zdůrazním pouze několik věcí, jsou legislativního charakteru. Už v době vydání nařízení vlády o zřízení Národního parku Šumava mohl být národní park zřízen pouze a jenom zákonem.

Národní park Šumava nemohl proto obživnout v důsledku ustanovení § 90 odstavec 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť v době nabytí jeho účinnosti již vlastně neexistoval. Parlament výslovně mnohokrát odmítl zřídit Národní park Šumava zákonem, jak to vyžaduje ústavní pořádek České republiky a výslovně i zákon o ochraně přírody a krajiny. Správa národního parku byla zřízena pouze jako příspěvková organizace a charakteru správního úřadu nabyla až díky novele zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2009, bohužel dosud v rozporu s článkem 79 odstavec 1 Ústavy není její místní působnost stanovena zákonem. A to, co se týká připomínek konkrétních k dikci současného zákona, nebudu je zde citovat podle paragrafů, opakoval bych se minimálně v osmi až devíti bodech. Ale řeknu jenom jednu podstatnou věc, kterou jako strojař a člověk v praxi živící se právě normami a matematikou a fyzikou, je pro mě zcela neuchopitelné. Hovoří se tady hodně o občanech, ale hranice národních parků kopírují v podstatě hranice chráněných krajinných oblastí, na kterých se vyhlašují parky, a ta zonace z celkové plochy dneska se pohybuje kolem 10, maximálně 15 %.